S jakým výsledkem já už v tuto chvíli vědět nemohu.

Finanční správa to potvrzuje. To zase samo o sobě nemusí nic znamenat.

Většinou to nedělá jeden, jde o to, aby tam byla kontrola více očí, a pak nastupují nadřízení, aby byla kontrola nad tím, že se na to podívá těch očí více.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Paní ministryně, já vám děkuji za obšírnou odpověď. Můj dotaz byl skutečně tehdy na hypotetické firmy.